Jenom bych chtěl zdůraznit, že já jsem ve svém dlouhodobém konzistentním názoru nikdy neměl konflikt zájmů. Mohl byste teď na tenhle mikrofon říct, že nemáte konflikt zájmů? Pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, nechci zdržovat jednání této úctyhodné Poslanecké sněmovny nějakými planými projevy.

Za to se moc omlouvám. Je pravda, že já jsem ve svých názorech konzistentní už třicet roků, které jsem pracoval v rámci českého zemědělství a potravinářství, a je velká škoda, že pan kolega Miroslav Kalousek, a on ta čísla velmi dobře zná, akorát je tady neříká záměrně, ale zase to jenom potvrzuje jeho konzistentnost v tom, je, a znovu použiji to expresivní slovo, nepřítelem potravinové soběstačnosti České republiky, která s sebou samozřejmě přináší pracovní místa, což všichni víme, a za těch deset let, co jsme vstoupili do Unie, tak okolní státy, Rakousko, Polsko, Německo významně zvyšovaly svoji výrobu a zvyšovaly ji nejenom z unijních prostředků, které měly podstatně vyšší než čeští zemědělci a potravináři, ale i z národních rozpočtů, a možná proto, že tyto rozpočty na to měly. A možná proto na to měly, že měly kvalifikované ministry financí. Já nevím. Možná jenom spekuluji. Ale je nefér tady říkat, že čeští zemědělci jsou nekonkurenceschopní na jednotném trhu Evropské unie, když mají úplně jiné podmínky, nesrovnatelné z hlediska příjmů v dotační oblasti ve srovnání se svými kolegy, když se udělá suma, a vláda Petra Nečase ten materiál měla, měla ho k dispozici, a my ho taky máme, kde je přesný rozbor, jak jednotliví zemědělci v členských zemích Evropské unie dostávají a kolik konkrétně peněz z rozpočtu Unie a ze svých národních i zemských rozpočtů.

Ale když se podíváme na analýzu, kterou máme k dispozici, a jsme schopni ji komukoliv ukázat, jak okolní státy kolem nás i v těchto dotačních titulech ze svých národních rozpočtů podporují dokonce exporty, netarifně, neformálně, skrytě, tak jak chcete konkurenčně bojovat s těmito konkurenty v rámci Evropské unie?

A víme všichni, a vy jako ekonom to musíte potvrdit, že když něco dělám ve větším, tak to můžu vyrábět teoreticky laciněji. Máme i výhodu relativně lacinější pracovní síly ve srovnání s Rakouskem, Německem a tak dále.

Faktická, pane poslanče?

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Nic proti. Až zase budete říkat, že největším přínosem je to, že patříme do hlavního proudu Evropské unie, jak jste se včera pochválili, tak to jsou přesně tihle ti, kteří rozhodli o nerovných podmínkách dotací.

Zkuste to změnit. Nám se to nepovedlo, bohužel. Nebudu říkat, že to je jednoduchá úloha.

Pokud se vám podaří vyjednat lepší podmínky, klobouk dolů. Jenom abychom věděli, kdo nerovné podmínky postavil a kdo nechce slyšet na oprávněné argumenty České republiky a mnoha jiných členských zemí. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S řádnou přihláškou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

Nechci kritizovat, kdo co dojednal.

Znovu zdůrazňuji, že to kritizovat nechci. Ale chtěl jsem panu předsedovi Faltýnkovi poděkovat. Prosím děkujte mým prostřednictvím, pane poslanče.

Já jsem tady prohlásil: Já nejsem v konfliktu zájmu, prosím, pane předsedo, kdybyste řekl jste, nebo nejste?

Nicméně dobře organizovaná menšina má i jiné nástroje poděkování, než je volební hlas, takže to potom v auditoriích, kde se rozhoduje o veřejných rozpočtech, jako je Poslanecká sněmovna, není tak jednoznačné. Z tohoto úhlu pohledu se hlásím k tomu, že mám konflikt zájmu, že v tomto vystoupení zastupuji a vždy budu zastupovat daňového poplatníka. Dovolil bych se zeptat pana předsedy Faltýnka, zda on zastupuje, či nezastupuje dobře organizovanou menšinu a má také konflikt zájmu. Samozřejmě na odpovědi netrvám, protože skutečný stav všichni známe. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. A teď s faktickou poznámkou. Jestli máte faktickou, tak s faktickou, po ní faktická pan poslanec Novotný.